Děkuji, pane zpravodaji, otevírám obecnou rozpravu.

Děkuji za slovo. Chci říct to, že to chceme řešit, je dobře.

Obávám se, že to řešení ve skutečnosti žádným řešením není, a pokud schválíme vládní návrh tak, jak byl předložen, tak se k němu za pár měsíců vrátíme. Možná jeden dotaz na pana ministra. My říkáme: Ta novela, souhlasím, že nebyla dobře, že ceny snížila příliš velkým způsobem, a tudíž vlastníci, a já se jim vůbec nedivím, nemají ochotu za pár korun prodávat svou půdu. To byl jeden cíl. Druhý cíl byl také změnit a zrychlit vyvlastňování.

Zcela logicky. Není žádný důvod, aby tak neučinil.

Na jedné straně stát říká: My plánujeme důležitou komunikaci nebo železnici, máme to v územním plánu, a proto máme právo vyvlastnit ve veřejném zájmu. Ale současný stav říká při platné legislativě, a to i v případě, že schválíme vládní návrh tak, jak byl předložen, že je to vlastně zemědělská půda a že vlastník dostane cenu za zemědělskou půdu, možná s nějakou bonifikací. Tak ale co je pravda? Ti lidé, ti vlastníci, nejsou hloupí a logicky se domáhají svých práv.